Že extrémní znamená, extrémní názor je ten, kdo prosazuje názor, který je na okraji názorového proudu, když se podíváte na definici slova extrémní. Protože to je přece zcela jasné, když nálepkujete ostatní. Sprostě a arogantně urážíte tady prostě miliony voličů pořád dokola. Paní předsedkyně Pekarová, vaším prostřednictvím.

A my samozřejmě říkáme, že tady chceme ten zákon o referendu.

Říkáme: Jeli podáno více návrhů na konání referenda, prezident republiky posuzuje návrhy jednotlivě v pořadí, v jakém mu byly podány. Referendum na základě později podaného návrhu nevyhlásí. Referendum na základě později podaného návrhu nevyhlásí, jestliže jde o obsahově stejný návrh. Nebo se později podaný návrh obsahově vylučuje s návrhem na vyhlášení referenda podaného dříve.

To by třeba byla ta otázka. Ano ne. To by byla další otázka. Ano ne.

Ano, já ji rád vytvořím, pakliže mi necháte projít zákon o referendu. Ale dávám tady ty příklady.

To nemá samozřejmě smysl.

Takže to je tak, my si bereme příklady v těch demokratických zemích a já myslím, že je tak správně.

No, tohleto, když jsem ještě psal ten zákon, tak to jsem nevěděl, co za otřesnou vládu může přijít. Protože vy jste schopní normálně, jste normálně schopní vyhlásit válečný stav v České republice kvůli Ukrajině a normálně nás zatáhnout do války.

Soudit za názory lidi. To je politika paní Pekarové Adamové a premiéra Petra Fialy. Je to tak! To je opravdu děsivý úplně! Je to hrůza, co vy prosazujete. Normálně fašismus! Nástup fašismu!

Je to tak! A většina lidí bude se mnou souhlasit. To znamená, už to přeháníte. Když chodíte mezi lidi, a já jsem mezi lidmi každý týden na velkých akcích, kde se potkávám, jdu v čele a potkávám se s tisíci lidmi, tisíce a tisíce lidí po republice. Lidé mají strach říct svůj názor. Bojí se říkat veřejně svoje názory. Je to kvůli vaší vládě! Já tady připomenu, jak jste vloni zřídili na Úřadu vlády dokonce pozici vrchního cenzora! A nakonec po velké kritice jste tu funkci, po velké kritice opozice i občanů jste tu funkci zrušili. To je politika paní Pekarové Adamové a premiéra Fialy.

Protože lidi jako paní Pekarová Adamová a premiér Fiala prostě řekli, a Vít Rakušan, prostě si říkáte, že jsou to názory, s kterými nesouhlasíte. To je strašný, co předvádí vaše vláda.

Protože já hájím naše voliče a hájím svobodu a demokracii. Vím, že to tak je! Stejně mě neumlčíte.